O reformě penzijního pojištění pouze vágně nemluvit, ale skutečně ji provést tak, aby důchodový systém byl dlouhodobě udržitelný bez tlaku na zvyšování povinného penzijního pojištění.

Nezastavíme úbytek kvalifikovaného zdravotnického personálu, pokud to bude právě zdravotnický personál, který ponese hlavní tíhu politické zbabělosti k reformě. Prostě bez zásadních systémových kroků ve zdravotním pojištění tu vynikající úroveň českého zdravotnictví a jeho dostupnost dlouhodobě neudržíme, budemeli zbabělí k reformním krokům. A na to doplatí nejvíc ti nejzranitelnější.

Budou to mít méně dostupné, nebo to budou mít horší.

Malí a střední podnikatelé musí být zbaveni všech zbytečných administrativních zátěží. Jejich schopnost vyrovnat se se změněnými podmínkami na trhu je mimořádná a může být v případě krize záchranným kruhem české ekonomiky, pokud jim ovšem stát nebude překážet a pokud je nebude šikanovat. Rozpočet by měl být připravován jako vyrovnaný již tento rok. Pro příští dva roky by to mělo být samozřejmostí.

Leč kdyby však některý z kroků, o kterých jsem mluvil, chtěla realizovat, může počítat s naší podporou i s našimi odbornými kapacitami. Jsou to kroky, které pokládáme za nezbytné nejenom pro příchod krize, která dříve nebo později přijde, ale i pro dobré ekonomické časy a dlouhodobou stabilitu.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení občané, KDUČSL nevysloví důvěru této vládě z několika důvodů. Ale úvodem mi dovolte si některé věci připomenout. KDUČSL před volbami slíbila voličům, že nebude součástí vlády a nebude podporovat vládu, která bude nedůvěryhodná jak v rámci České republiky, tak na mezinárodním poli. Tato nedůvěryhodnost je dána tím, že je členem vlády člověk, který je obviněn z trestného činu, který mezinárodní autorita označila za podvod. My jsme přesvědčeni, že taková situace významně poškozuje reputaci České republiky, a mohu to i ze svých osobních jednání se špičkami Evropské unie jasně potvrdit. Samozřejmě respektujeme výsledky voleb. Hnutí ANO volby vyhrálo, nezískalo přes 50 % a hledalo koaliční partnery.

Pravdou je, že taková nabídka nepřišla a že nebyla splněna nikdy ta první podmínka, to znamená, že to nebude vláda, ve které bude trestně stíhaný nebo obviněný člověk. Bez ohledu na personálie, i kdyby to byl někdo z jiné strany, i kdyby to byl jakýkoliv jiný člověk, tak se domníváme, že to je věc, která je principiální a zásadní. A my rozhodně víme, co znamená udělat kompromis. KDUČSL je strana, která se snaží dělat konsenzus, ale jsou limity, přes které se přejít prostě nedá. A my rozhodně nebudeme ve vládě za každou cenu a rozhodně nebudeme podporovat vládu, která neplní tyto základní předpoklady. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy tato primární podmínka nebyla splněna, odešli jsme do opozice, ale byli jsme připraveni jít i do kompromisních variant. Připomeňme si, že já osobně jsem navrhoval, že nemusejí být v eventuální vládě předsedové ani ostatních koaličních stran, aby došlo k určité reciprocitě, přestože ani já, ani další předsedové parlamentních stran, nebo stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, nejsou obviněni z trestného činu orgány činnými v trestním řízení. Nejedná se o žádné podezření, žádný skandál, je to realita.

To, že vznikla menšinová jednobarevná vláda Andreje Babiše, bylo rozhodnutí prezidenta republiky, který se chtěl prostě zbavit minulé vlády, chtěl se zbavit bývalého premiéra Sobotky, a proto jsme tady měli tak dlouho vládu, která byla bez důvěry, která neměla podporu Poslanecké sněmovny a která byla samozřejmě také tím pádem ochromena.

Já to nechci nějakými silnými slovy zlehčovat, ale určitá plíživá normalizace, určitý plíživý státní převrat tady pokračoval, protože i zpochybňování jednotlivých principů, na kterých je položen tento stát, to znamená ústavnost, to znamená vláda práva, vláda, která jednoznačně dbá na principy, která vytyčuje hřiště, byla překračována a byla porušována bohužel i ze strany nejvyšších ústavních činitelů.

Já jsem přesvědčen, že není akceptovatelné, aby se tady zesměšňovaly, bagatelizovaly a porušovaly elementární principy a elementární pravidla hry. Je to realita, je to možné, Ústava to dovoluje. Ale jsou i další a jednoznačné principy, které nejsou v Ústavě.

Já jsem přesvědčen, že to, že tady máme tuto vládu, je i z určitého hlediska výsledek Evropské unie, protože bez ní by to bylo ještě horší. Jsem přesvědčen, že hnutí ANO by bylo schopno vládnout i za podpory SPD.

Takže buďme za to rádi.